Ten první případ je komunikace konkrétního návrhu, tak jak byl Ministerstvem školství předložen. A sice, my si myslíme, že maturitní zkouška by se měla skládat, nikoliv průměrovat. Byť dodáváme, že doba je opravdu mimořádná, toto řešení je nezbytné, je jedno z možných, ale přesto se tady objevilo řešení jiné. A chtěl poprosit pana ministra, aby v rámci své závěrečné řeči, závěrečného slova, jasně řekl, proč není možné, aby se drobně posunula rozhodná hranice, kdy se řekne ano, tak školy se neotevřely, maturitní zkouška nebo maturitní vysvědčení bude výsledkem průměru za poslední tři vysvědčení. Jestli to zkrátka není možné.

Prosím, pět minut. Děkuji za slovo. Za nás bychom chtěli říct, že tyto návrhy od Ministerstva školství podporujeme.

Nechceme samozřejmě snižovat úroveň vzdělávání, ale na druhou stranu si myslíme, že není dobré tady, jako už padly některé avizované pozměňovací návrhy, prodlužovat maturitu do, myslím, do 7. září to bylo řečeno.

A také samozřejmě podpoříme i tu variantu, že pokud nebude aktivní výuka probíhat, tak podpoříme to, aby žáci, resp. aby studenti nemuseli chodit maturovat, aby se toto usneslo z posledních třech vysvědčení na střední škole. Myslíme si, že to v rámci této kritické situace je jediné možné řešení.

Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Nacházíme se, naše školství se nachází v situaci, jakou nikdo ani z pamětníků nepamatuje, a tomu musí odpovídat také řešení. My Starostové a nezávislí považujeme za nejdůležitější teď v tuto chvíli jasně nastavit pravidla. I z diskuse, kterou tady vedeme, je velmi patrné, že ta pravidla, která ministerstvo navrhlo, se tu nebudou líbit trochu v jedné části, tu se nebudou někomu jinému líbit trochu v druhé části a budou předkládány různé argumenty. Ale skutečně to nejdůležitější je, aby naše školy, ředitelé, učitelé a hlavně studenti měli jistotu, jak bude postupováno, a toho se ministerstvo zhostilo skvěle. Proto chci říct, že Starostové a nezávislí podpoří ten balíček přesně tak, jak jej ministerstvo navrhlo, s drobnou úpravou toho, že případně podpoříme pozměňovací návrh, který umožní, aby i maturity opravoval Cermat v tomto roce, a to je řešení, které ze všech špatných řešení je nejméně špatné. Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji. Řeší určitě odklad maturit i odklad přijímacích zkoušek, což je důležité.

Na školském výboru jsme projednávali tyto výhrady a předkládal jsem dva pozměňovací návrhy. Jeden se týkal toho, že studenti, kteří jdou... Omlouvám se.

a zatímco celý návrh krom tohoto jde ve smyslu zjednodušování podmínek, snižování nároků, vychází vstříc studentům, tak toto je jediná věc, kde návrh jde proti studentům, zpřísňuje, omezuje.

Proto jsem navrhoval, zdali by nemohly být ty termíny dva. Zároveň chápu, že to bude administrativně náročné pro školy, a při hlasování školského výboru tento návrh neprošel. Stejně tak neprošel i můj návrh, aby byla zachována možnost odvolání, kterou ve standardní době studenti mají, ale v tomto návrhu již není. Nicméně zde jsem byl ujištěn ministerstvem, že je jiný nástroj, jak studentům, kteří jsou pod čarou, umožnit studium na té škole.

Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrh nebyl legislativně dobře připraven, měli jsme na to bohužel jednu noc, tak navrhuji doprovodné usnesení, ve kterém vyzýváme vládu, aby v souvislosti s výjimečnou situací a nestandardními podmínkami pro přípravu žáků zajistila možnost druhého termínu v rámci přijímacích zkoušek na střední školy.

To jsem i diskutoval na školském výboru, zdali to neposunout o jeden měsíc.

Ne čekat ještě přes prázdniny.